Ani tentokrát vám to nevadí, pane nepřítomný předsedo vlády?

Proč opět takový jeho názorový veletoč? Myslím tedy pana premiéra Babiše ohledně přístupu k fungování České televize. Není už takových jeho zásadních názorových obratů nějak moc?

Doufám také, že pan premiér četl vyjádření bývalého ředitele slovenské televize Radima Hrehy, které na jeho adresu tento pán mediálně vyjevil.

Dodal také, že si myslí, že Česká televize se svou klesající důvěrou veřejnosti není pro něj nikterak důležitá. Ale tolik jenom můj komentář k zásadní proměně názorů pana předsedy vlády.

Osobně bych si to velice přál a velice bych to přál zejména naší České televizi a jejím koncesionářům.

Zejména díky nezávislému internetu může fungovat také nezávislá žurnalistika, kterou místo toho, aby Česká televize podporovala a realizovala, tak se často ubírá opačným směrem a přitom zároveň ještě osočuje názorové oponenty, že usilují o získání politické nadvlády nad tímto veřejnoprávním médiem, byť toto je reálně zcela nemožné. Lidé v České televizi či někteří další efektivně propojení s Českou televizí to velice dobře vědí. Managementu České televize bývá tak nějak lhostejno, že se mnohdy jedná o zcela oprávněnou, podloženou a adekvátní kritiku zaznívající nejen z Poslanecké sněmovny, ale i z míst nalézajících se na sociální mapě České republiky úplně jinde. Není divu.

Dle mého názoru je tato stručná charakteristika České televize plně vystihující. Nyní bych vám rád odprezentoval jeden příklad za všechny, jak efektivně Česká televize hospodaří, jak může být klientelisticky napojená na některé subjekty a také jak je Rada České televize s kontrolní pravomocí dnes zcela dysfunkčním orgánem.

Dozorčí komise Rady České televize uzavřela v roce 2015 tento případ s tím, že stěžovatelka předložila nepravdivé důkazy, a ředitel České televize, respektive jeden z jejich ředitelů pan Cimirot, dokonce tvrdil, že celý problém spočívá v osobě samotné stěžovatelky. A teď poslouchejte dál. V roce 2016 zaslala stěžovatelka osobní dopis všem členům Rady České televize s důkazy, nikdo neodpověděl, a na to sama ona osobně vystoupila i na jednání rady, opět bezúspěšně.

Obžalovány byly dvě fyzické osoby a jedna osoba právnická. A teď se podržte, dámy a pánové.

Co ze všeho ale vyplývá?

C. Česká televize si tak svou nečinností sama sobě vědomě a dlouhodobě, to podtrhuji, způsobovala škodu, přičemž generální ředitel trestní oznámení nepodal. A to má k dispozici celé právní oddělení. Dozorčí komise Rady České televize udělala závěr nikoliv podle předložených důkazů, ale podle toho, co jí samotní zaměstnanci České televize sdělili.

Dámy a pánové, již se blížím k samotnému závěru svého vystoupení.

Naposledy kolegům z pirátské strany, kteří se za zcela zjevné spolupráce některých redaktorů cítí před kamerami České televize vždy jako ryba ve vodě. Tento komfort mnohým subjektům a jejich zástupcům ale dopřáván není.